Ten zásadní rozdíl oproti předchozímu jednání, oproti jednání předchozí vlády je, že skutečně byla řádně ukončena rozprava a že k pevně zařazenému hlasování došlo až po tom, co úplně všichni v této Poslanecké sněmovně měli možnost se vyjádřit. Není možné akceptovat jako ústavně správný výklad to, že jednotlivec, jeden člověk, respektive předseda strany, který tento postup nařídil ostatním kolegům ve svém klubu, může paralyzovat jednání celé Poslanecké sněmovny, aby kvůli jednomu zákonu spadly všechny ostatní zákony pod stůl. Měli jsme tady legislativní nouzi, bylo tady riziko, které se týkalo zdraví našich občanů, a bylo správně, že jsme v dané záležitosti rozhodli a že jsme překonali i obstrukce, které tady byly, a překonali jsme je dokonce v souladu s jednacím řádem. Ten postup byl razantní, ale byl v souladu s jednacím řádem.

Opravdu zvažte toto prosím důkladně, zda je potřeba Ústavní soud zahlcovat tímto způsobem, když to nemá šanci na úspěch. Vy jste tady, pane Okamuro, vyzýval k rezignaci pana místopředsedu Skopečka za to, že údajně měl porušit ústavu, ale vzpomeňme si, co tady máme v Poslanecké sněmovně! Tady v Poslanecké sněmovně víme, že se prohlasoval zákon o zdanění církevních restitucí, o kterém všichni od začátku říkali, že je protiústavní, a vy jste za něj horovali. A je to zákon, u kterého máme rozhodnutí Ústavního soudu, že skutečně byl protiústavní! Takže bavme se o případech, kdy zákony byly skutečně shledány Ústavním soudem jako protiústavní, a to byl třeba vámi podporovaný zákon o církevních restitucích, respektive zákon o zdanění církevních restitucí, který Ústavní soud shodil jako protiústavní. Takže prosím začněte u sebe, než budete ostatní poučovat o tom, jakým způsobem mají rozhodovat, a to na základě věcí, které Ústavním soudem vůbec projednány nebyly. Ve vztahu k Ústavnímu soudu byl posuzován pouze původní pandemický zákon a ten Ústavní soud s výjimkou několika slov o návratové finanční pomoci posvětil.

Děkuji za pozornost. Další s přednostním právem je přihlášen pan předseda Fiala. Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, jen k panu předsedovi Michálkovi, prostřednictvím pana předsedajícího. Chápu vaši obhajobu, pane předsedo, nechte si ji k Ústavnímu soudu, myslím, že ji budete potřebovat.

Pane ministře, nechápu, nepochopil jsem vaše vyjádření, že pan Okamura dostal od někoho čas na to, aby tady obstruoval. Od vás, od pětikoalice dostal nějaký čas? Já jsem myslel, že to vyplývá ze zákona o jednacím řádu. Vy jste mu dal nějaký čas na to, aby tady pan Okamura... nebo pětikoalice nebo pan premiér nebo vaše vláda dali panu Okamurovi milostivě nějaký čas, aby tady mohl demokraticky obstruovat? Protože podle nálezu Ústavního soudu obstrukce jsou demokratický nástroj opozice k tomu, aby mohla zajistit nepřijetí nějakého zákona.

To znamená, že vy jste zneužili zkráceného jednání, v legislativním stavu jste projednávali zákon a zneužili jste rozpravu na jedenkrát pět minut, to znamená, že všichni bychom tady mohli mluvit jedenkrát pět minut.

Nikoliv, dobrá, uzavřeli jsme bod číslo 1. Podle schváleného programu schůze bychom měli pokračovat volebními body.